Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, pan poslanec Zdeněk Syblík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 460/2, který byl doručen dne 9. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 460/3. Nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Takže otevírám rozpravu a zatím nemám žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, garanční výbor, po projednání návrhu zákona po druhém čtení I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 460 v následujícím pořadí.

Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak. Nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Přihlášeno 160 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás jednotlivým hlasováním. Tak nejprve tedy pozměňovací návrh A1. Tento návrh se bude hlasovat samostatně. Jedná se o legislativně technické připomínky. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 28. Přihlášeno 160 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Pozměňovací návrh A2. Rovněž legislativně technické připomínky.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno 160 přítomných. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko výboru doporučující.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.